Mám tady dvě faktické poznámky, pan poslanec Kasal a potom paní poslankyně Valachová. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně to nedalo a přihlásil jsem se do určité diskuse.

A my se tady bavíme, že dvouleté, tříleté něco nedovedou.

A jestliže mají toto zařízení navštěvovat, tak tam náročnost na výchovu bude o to výraznější. Takže stejně ty kapacity se budou určitým způsobem muset navýšit.

Děkuji. Paní poslankyně Valachová a potom paní poslankyně Majerová, všechno faktické poznámky.

A jak už jsem to zmiňovala ve svém slově včera, tak je to skutečně tak, že v případě dětí mladších tří let žádné takové připomínkové řízení standardní neběželo, protože se jednalo o pozměňovací návrh tady v Poslanecké sněmovně.

Děkuji.

Hezké dopoledne, vážené kolegyně a kolegové.

Děkuji. Prosím pana poslance Válka a připraví se pan poslanec Jelínek.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ono už to běží druhý den, tak v podstatě všechno, co padlo, co mělo být řečeno, snad i řečeno bylo.

Chtěl bych ještě říct, že se mi nesmírně líbí, jak je ta debata vedená racionálně, korektně a slušně, za což děkuji jak paní ministryni Valachové, nebo bývalé ministryni Valachové, tak panu poslanci Klausovi, protože si myslím, že kdyby to takhle fungovalo vždycky, tak se můžeme bavit opravdu o zákonech nějakým rozumným způsobem.

A to je první věc, která tady zazněla jen okrajově, pan doktor, pan kolega Kasal to zmínil.

Pro ty, co to neřešili, tak po o znamenalo, jestli je maminka nebo tchyně nebo moje babička, moje maminka, vezmou z té školky po obědě, a tím pádem tam nebudou muset spát, nebo je nevezmou po obědě. Přístup těch tří dětí k tě školce byl rozdílný.

Proto ten zákon musí být napsán tak, aby zohledňoval tyto individuální rozdíly a vyspělost dětí ve stejném věku.

To byl ten zásadní argument, na základě kterého jsme se rozhodovali.

Na druhé straně u těch dalších dětí to bylo trošku jinak.